Není to tak, protože smyslem pozměňovacího návrhu, který tady je a který předkládám, je, aby nebyly činěny rozdíly mezi tím, kdo je kterým policistou. Oni by ti tzv. papaláši byli odměňováni i v případě návrhu, který předkládá paní kolegyně, protože ta pouze tam stanoví, že úspěšný výkon služby. Ale co je úspěšný výkon služby? Ale policista na ulici by mohl mít jednu nebo dvě negativní události bezprostředně předtím, než dosáhne pět let, a pak by samozřejmě tu odměnu po pěti letech věrnostního prostě nedostal. Slouží tomuto státu a vydrží 5, 10, 15 let, má dostat odměnu bez rozdílu toho, jestli je na té, či oné pracovní pozici. Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Víte, u policistů mluvit jenom o penězích, pokud jde k policii jenom si tam vydělat peníze, tak si myslím, že to nemusí být předzvěst, že to bude dobrý policajt. Možná ano, možná ne.

Prosím vás, já jsem tu možnost měl pracovat tam, řídit ty kolektivy. Mnohdy tak z 50 % v té době, kdy jsem tam byl, tak nepomohlo, že jsem přidal kolegům peníze a zkvalitnila se jejich služba, to znamená, zvýšila se bezpečnost občanů tím, že jsem přidal policistům peníze. Já si myslím, že tam se musí zrovna projevit, abychom měli tu bezpečnost, aby se to povolání vrátilo tam, kde je, aby mělo úctu, aby mělo dobré zastání svého nadřízeného, a ty peníze potom přijdou. Takže prosím vás, je to většinou poslání. Nyní s přednostním právem pan ministr financí Ivan Pilný, připraví se pan kolega Jiří Štětina, který je řádně přihlášen do rozpravy. Opakuji, že jsme ve třetím čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že je dobře, že mluvíme o zákoně, který má upravit platové podmínky příslušníků bezpečnostních sborů, také o dalších věcech, jako jsou výsluhy, náborové příspěvky a rizikové příplatky. Na druhou stranu, jak už tady upozornila paní poslankyně Černochová, ten zákon i s těmi pozměňovacími návrhy nabírá takové absurdní podoby, ve které vlastně, tak jak vyjádřila své přesvědčení k těm lidem, kteří tu službu skutečně vykonávají na ulicích a jinde, se toho mnoho nedostane. To je první poznámka. A druhá poznámka. Opět je pravda to, co říká paní poslankyně Černochová, že toto přináší poměrně značné nároky na státní rozpočet. Já moc nevěřím tomu, že tyto nároky, které by se měly promítnout v kapitole Ministerstva vnitra, se do státního rozpočtu nedostanou, protože začalo projednávání státního rozpočtu a pan ministr vnitra už přinesl nadpožadavky na 15 miliard. Upozorňuji na to, že řada těch pozměňovacích návrhů nebyla vůbec projednána s Ministerstvem financí. To znamená, já jsem teď v situaci, kdy zcela jasně vidím, že nakonec se tyhle nároky promítnou ve zvýšených nárocích Ministerstva vnitra na státní rozpočet, a už tam v 15 miliardách jsou. Nevím, jestli jsou tam zahrnuty. Nevím, jak bude vypadat procedura, ale rozhodně chci, aby se o pozměňovacích návrzích A1 a A2 hlasovalo odděleně, protože vytvářejí tlak na státní rozpočet. Platí to o všech návrzích, které jsou v bodě B, platí to samozřejmě i o návrzích paní poslankyně Černochové a platí to také o návrhu, který je pod písmenem F1, o kterém budu chtít také, aby se hlasoval odděleně. To je absurdní situace a takhle opravdu jednat nemůžeme, protože ty lidi prostě podvádíme! Já vím, že tenhle rozpočet není jen politický jako všechny rozpočty, ale je také volební, ale takhle se to prostě dělat nedá. Já s těmi návrhy, u kterých není vůbec počítán dopad na státní rozpočet, prostě nemohu souhlasit. Děkuji panu ministru financí a budeme pokračovat.

Já bych považoval vystoupení pana ministra financí za velmi rozumné, pokud by takhle vystoupil na začátku volebního období a pokud by jak současný, tak samozřejmě i ten minulý ministr financí i podle toho hlasoval o návrzích socialistických, které vlastně naši zemi do budoucna zadlužovaly.

Byli jste to vy, kteří jste pro to zvedali ruce, a nyní zjišťujete, do jakého problému jste státní rozpočet, státní finance a naši ekonomiku, naši společnost dostali. Probudili jste se na konci volebního období a je mi to líto! Kolegu Štětinu požádám ještě o strpení, protože s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Zavadil.

Ale jedna věc mi tam chybí.

Děkuji. Nyní dvě další faktické poznámky, nejdřív pana poslance Faltýnka, potom paní poslankyně Černochové.

Prosím, paní poslankyně. Možná pan kolega Zavadil byl tehdy na těch náměstích společně s těmi odboráři. Já jsem říkala, že tady mě fascinuje to, jak jsou současní odboráři vazalští vůči této vládní koalici. A demonstrovala jsem to tady na těch případech, které jsme si zažili ve výboru pro bezpečnost. A ještě prostřednictvím pana místopředsedy jedna věc.

Mají to ze zákona zakázáno. Ale nesmí demonstrovat tak, že by chodili po ulicích. Mohou demonstrovat tak, že napíšou petici, že vyjádří nějaký nesouhlas. Proto i vlastně mají odborové organizace. Ale tyto odborové organizace je vůbec nehájí!

Pokud jejich zástupce řekne na výboru pro bezpečnost, že na to nebudou peníze, tak jsem se logicky zeptala, jestli tedy on je ministr vnitra, nebo ministr financí. A to, že tady kolega kritizuje Topolánkovu nebo Nečasovu vládu už to tady bylo několikrát řečeno, v době ekonomické krize se bohužel hledaly finanční prostředky těžko. Vy už tady vládnete čtyři roky. A to, že zvedáte někomu platy čtyři měsíce před koncem volebního období, je vrchol populismu.